Děkuji, jako první je do rozpravy přihlášena paní poslankyně Richterová. Paní poslankyně, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo, moc děkuji za slovo.

Systémově jde o to, abychom ty, kteří se snaží, přispívají zpátky do systému, kteří chodí do práce, i když to s postižením mají obtížné, abychom tyto lidi nediskriminovali, abychom jim neztěžovali život tím, že dostanou výrazně nižší příspěvek na auto než ti, kteří jsou zkrátka doma. A já tohle chci ještě stručně zdůraznit, oč mi jde u té podpory pracujícím o to, aby nemuseli vymýšlet různé obezličky.

Nebo většinou mají takový problém, že není vůbec obtížné jít na nemocenskou. A v praxi tedy, a to chci zdůraznit, náš stát stejně na příspěvek na automobil vyplácí v průměru 197 tisíc z maximální částky 200 tisíc na jednu osobu se zdravotním postižením. Čili ten pozměňovací návrh pouze říká, že osoby se zdravotním postižením, které chodí do práce, přispívají do systému, by měly, pokud nemají nadstandardně vysoce nadprůměrné příjmy, tak by měli nárok také na těch 200 tisíc jako lidé, co třeba mají tak těžké postižení, že vůbec pracovat nemohou, ale i ti, co se zkrátka rozhodli, že už to příliš zkoušet nebudou. Je v podstatě velice jednoduchý.

A ještě jsem v rámci té konzultace která ale nebyla první, chci zdůraznit, že již předtím jsem s ministerstvem o této věci komunikovala dostala výtku, že tam je třeba načíst legislativně technickou úpravu, takže tak činím.